A nyní tady mám jednu žádost o faktickou poznámku a je to předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura. Než dorazí, tak přečtu tři omluvy, takže můžete jít pomalým krokem.

Prosím, pane předsedo.

Jsem si skoro jistý, že v tom materiálu není vůbec nic o to.

Ale pokud to jenom trochu jde, tak se držme toho roku.

Nic víc. A já jsem příznivcem kritické debaty na plénu.

To je všechno. Tak jenom stručně.

Já ji chápu, já ji lidsky chápu.

Ale také na druhé straně chápu svou kolegyni, která chce chránit české děti.

Protože to bychom potom o tom nechali hlasovat.

Takže chápu to, já to znovu zopakuji.

Pane předsedající, já bych to jenom upřesnil podle návrhu pana předsedy poslaneckého klubu ODS. Protože vy jste řekl, že to všechno sloučíme, a pan předseda klubu ODS, pokud jsem dobře rozuměl, a s tím souhlasím, navrhuje sloučit jenom zprávy o činnosti a hospodaření v roce 2016.

Já myslím, že všem je jasné, o co tady jde.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Budeme tedy pokračovat ve sloučené rozpravě k bodu číslo 49 a k bodu 50. Máme tady přihlášeného, zatím jako posledního, pana poslance Jana Hrnčíře. Pane poslanče, máte slovo. Jenom upozorňuji, že ve 13 hodin jednání přerušíme. Takže prosím. Vážený pane předsedající, milé kolegyně, vážení kolegové, já budu velmi stručný, asi na dvě minuty. Z našich veřejnoprávních médií se postupně vytrácí nestranné zpravodajství. Redaktoři často zaměňují zprávy za komentáře, probíhá selekce politicky přijatelných témat, politicky nekorektní komentáře se zpravidla neobjevují, a když, tak pouze jednou. Opakuje se neustále mantra o nezávislosti, o jejímž obsahu už málokdo přemýšlí. Já vás prosím o klid. Pane poslanče, počkejte chvilku. Já prosím Poslaneckou sněmovnu o klid, protože opravdu není vůbec slyšet, co pan poslanec říká, přestože se snaží mluvit velmi hlasitě. Tak prosím o klid. V případě médií veřejnoprávních však máme falešný pocit, že patří všemu lidu a že jeho zájmy také hájí, protože prý poskytuje veřejnou službu. Tato falešná představa, že média, která vlastně patří všem, musí být automaticky nezávislá a objektivní, jim pak poskytuje výhodnou obrannou pozici kdykoliv, kdy se někdo pokusí rozkrýt vazby a politické cíle těchto skupin.